Proto je velmi důležité, aby se hledal politický konsenzus v takto dlouhodobých strategických projektech.

Pro mě je tohle něco naprosto nepředstavitelného.

A ty náhrady při vyloučení uchazeče, pokud se to neudělá hned na počátku, nebo respektive neosloví se, nebude platit ČEZ, ale ty bude platit vláda, to znamená my všichni daňoví poplatníci, a to v situaci, kdy opravdu naše ekonomická situace ani do budoucna není a nebude dobrá. Copak my si toto můžeme dovolit?

Takže to byla první otázka.

A to je také pro nás pro všechny velmi důležitá odpověď, protože o to nám jde.